Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní dvě přihlášky, ale pan kolega Stanislav Grospič je řádně omluven, čili je na řadě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Připraví se paní kolegyně Adamová. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Musím říct, že paní ministryně i pan zpravodaj mě dostali do stresu, a to podle určitých úvah o novelizaci zákoníku práce už nebude přípustné.

Ale budiž. Ale bohužel jsme se nedozvěděli vůbec nic, co je předmětem návrhu zákona. Nic konkrétního. Ano, byla dlouhá debata. Splňuje to všechny předpoklady českého právního řádu i mezinárodních závazků a Ústavy. Ale že bych se konkrétně dozvěděl, protože nejsem člen sociálního výboru a nebudu mít pravděpodobně možnost to podrobně probírat na sociálním výboru...

Já jsem zaznamenal zrovna tu diskusi poměrně vyhrocenou a chtěl bych vědět zejména od předkladatelů a od pana zpravodaje, zda chystají nějaké pozměňovací návrhy. To, co všechno proběhlo ve veřejném prostoru předtím, než návrh zákona přišel do Poslanecké sněmovny. Já to prostě nevím.

O té větší flexibilitě pracovněprávních vztahů se současným posílením postavení zaměstnance.

To si myslím, že není tak mimořádný požadavek, pokud projednáváme novelu v zákoníku práce. Děkuji a doufám, že informace dostanu, když ne dneska, tak možná v průběhu druhého čtení.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vím, že už je pokročilá hodina, dámy a pánové, nicméně projednáváme poměrně zásadní novelu a jednu z opravdu rozsáhlých novel zákoníku práce, které mají vliv na pracovní trh.

Chtěla bych tady především říci, že tento návrh přináší řadu věcných změn, ale i celé pasáže terminologicky přepracovaných paragrafů.

Také mnoho nových odkazů na jiná ustanovení zákona formou číselného odkazu mám tady i konkrétní příklady, ale k těm se zřejmě dostaneme až na projednávání ve výboru výrazně komplikují efektivní používání zákona. Nicméně vlastní zpracování novely jde spíše opačným směrem, ke zbytečnému detailnímu precizování položek, které zákonem vůbec upraveny být nemusí, nebo mohou být upraveny jen rámcově. Předesílám, že budu navrhovat zamítnutí zákona nikoliv proto, že bych si snad myslela, že úpravy v zákoníku práce nejsou potřebné a že nepotřebujeme novelizovat tuto důležitou normu, ale proto, že tak jak nám ji vláda, potažmo Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá, si myslím, že je opravdu možné ji považovat za paskvil. Kdybych se měla vyjadřovat k jednotlivým věcným změnám, tak například zavedení nové kategorie vrcholových zaměstnanců je úplně zbytečné. Navíc je špatně pojaté, protože kritériem pro zařazení do této kategorie je výše příjmu. To asi cítíme všichni, že je nesmysl. Stačilo by obecné ustanovení, že u řídících pracovníků může zaměstnavatel upustit od evidence odpracované doby a v takovém případě nenáleží příplatky za práci přes čas. Bylo by to jednoduché, elegantní a bylo by to i používané.

Drobné, zejména parametrické změny jsou navrženy u úpravy konta pracovní doby a pružné pracovní doby včetně převedení do jiné části zákona a hromadného propouštění, zpracovávání sociálního plánu. Zásadní změna je v počítání dovolené, kdy dosavadní způsob počítání dovolené a odpracované doby pro výpočet jejího nároku na dny se mění na počítání na hodiny poskytnuté dovolené i odpracované doby. Odbourají se tím některé drobné nesrovnalosti zejména při směnném provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, ale evidence a výpočet bude podle mého názoru mnohem složitější a pracnější než dosud. Při neomluvené absenci zaměstnance již nebude možné krátit dovolenou o jeden až tři dny, ale pouze o zameškanou dobu. To je krok naprosto špatným směrem, protože preventivní účinky tohoto sankčního krácení dovolené byly velmi důležité pro potenciální absentéry. Já vám, paní poslankyně rozumím.

Po přerušení schůze budete samozřejmě první v rozpravě, protože přihláška poslance Grospiče zůstane na konci. Takže paní kolegyně, nemohu jinak než vás požádat, abyste svůj projev dokončila při pokračování tohoto přerušeného bodu, až bude znovu zařazen. Prosím o klid sněmovnu, je potřeba dořešit organizační věci. Děkuji vám, pane předsedající, a určitě příště snad i možná v lepší atmosféře, protože to je opravdu důležitá norma. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, přerušuji tento bod.

Potom bychom pokračovali tím, co je předmětem, nebo hlavním předmětem této schůze, a to je státní rozpočet. Jsou tam ještě i další body, ale to uvidíme, na které se dostaneme.